My jsme tady společně, poslanci, přijali před více než rokem poslaneckou novelu zákona číslo 416, zjednodušeně, o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a té další.

Nemáme žádnou analýzu, zato máme další novelu zákona 416. Nevím, jestli vládní poslanci, ale my opoziční velmi často čerpáme z eKLEPu a velmi často čteme stanoviska Legislativní rady vlády.

Přesto ten zákon je tady. Nestudoval jsem hlasování na vládě, ale pravděpodobně je to koaličně dohodnuto. Je to paskvil.

A já myslím, že bychom my všichni, nejenom hospodářský výbor, ale speciálně hospodářský výbor by měl chtít, jestli se vůbec ta fikce souhlasu a předběžná držba použila?

Nikdo nebyl proti. A my vlastně nevíme, jak to funguje. To jsou reálné problémy v oblasti dopravy, které bychom rádi debatovali.

Zvažte to. Je to prosba. Myslím si, že...

Děkuji. Několik omluv.

Rád bych vás informoval, že jsem obdržel od pana předsedy Faltýnka podpisovou listinu k námitce dle § 54 odst. 6, to jest veto proti zařazení nového bodu do programu 40. schůze k situaci v resortu dopravy, a dále k návrhu poslankyně Pekarové Adamové, bod Postoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve věci žaloby České republiky na Evropskou komisi ve věci Agrofertu.

Poté s přednostním právem pan ministr Havlíček. Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Já naprosto odmítám její vyjádření v tisku a dalších médiích, že bychom dělali advokáta jakékoliv firmě nebo komukoliv dalšímu. Přistupujeme k tomu naprosto standardním způsobem a naopak chráníme zájmy České republiky a jejích daňových poplatníků. V minulosti jsme již podali šest podobných žalob, dvě odvolání a jde nám skutečně o princip, kdy máme rozdílné stanovisko k některým technickým detailům než Evropská komise, a proto chceme, aby o tom rozhodl nezávislý soud. Chci také zdůraznit, že žaloba byla podána striktně na doporučení právníků a je to přípustná legitimní součást procedury řešení auditu a je to plně v souladu se zakládacími smlouvami o Evropské unii. Pokud bychom tak neučinili, v budoucnu bychom tuto možnost již neměli.

Podání žaloby je totiž nejlepší cestou, protože tento problém je dlouhodobý a výkladový a toto je ideální příležitost, jak dostat celou věc před soud a k rozhodnutí. A že jde o správný postup, potvrdil i vedoucí katedry Evropského práva právnické fakulty Univerzity Karlovy.